Nastavljamo sa iznošenjem stajališta u ime Kluba zastupnika Nezavisnih zastupnika. Prvi je kolega Ivan Vilibor Sinčić koji iznosi stajalište Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Hvala vam predsjedavajući, kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Prije nekog vremena izvijestio sam o stanju u Brodotrogiru a danas ću se osvrnuti na Brodosplit. I dok Rusi imaju Potemkinova sela mi imamo Debeljakove brodove. Konkretno o ugovoru o restrukturiranju Brodosplita iz 2013. godine obavezao se gospodin Debeljak sa svojom tvrtkom Div da će izgraditi 14 brodova u 27 mjeseci. Osim tih 27 mjeseci svake sljedeće godine trebao je graditi 6 do 7 brodova i od tih brodova do danas nema ništa. Obećano je također, odnosno potpisano u tom ugovoru da će 2,4 milijarde svoga novca uložiti u brodogradilište u 5 godina dok je država davala milijardu i pol kuna u 5 godina, država je svoje dala, gospodin Debeljak do dana današnjega svoje nije dao. Nevjerojatno je zapravo očekivati kako je uopće SDP-ova Vlada mogla dati dakle poduzetniku čija je ukupna imovina procijenjena na 100 milijuna kuna, posao u kojem treba uložiti 2,5 milijarde kuna. Pa to je kao da ja sa svojim OPG-om Sinčić idem kupiti Podravku i Vlada me podrži i sada sam ja neki ozbiljan biznismen. I nevjerojatno je zapravo što iz godine u godinu kako je državna revizija koja je utvrdila u ove podatke da nije došlo do plaćanja ni do izgradnje brodova vidjela da recimo 2013. nije bilo ni brodova ni novca, unatoč tome ta Vlada je i opet sljedeće godine dala novac pa je revizija i za sljedeću godinu utvrdila da nema ni brodova ni novca od strane gospodina Debeljaka ali Vlada je opet dala nekoliko stotina milijuna. Kada je došla Oreškovićeva Vlada nastavila je taj recept iako su sve revizije i Državnog ureda za reviziju i Jadranbroda pokazale da nema niti brodova niti novca i ta je Vlada opet davala stotine milijuna kuna a to se nastavilo i sa Plenkovićevom Vladom. To je ta ozbiljnost hrvatske politike. Da stvar bude gora gospodin Debeljak je na Maršalovim Otocima osnovao desetak ... [[Govornik se ne razumije.]] firmi kojima je on odgovorna osoba i onda je sa tih svojih firmi, sa svojim Brodosplitom ugovarao poslove o izgradnji brodova. Na te je poslove je Vlada dala jamstvo. I naravno kako brodovi nisu nikada isporučeni stvorila se obveza Vladi da isplati novac kao jamac na Maršalove Otoke. Baš me zanima što su bili kolaterali u cijelom poslu. To je samo vrh ledene sante, svega onoga što se događalo u Brodosplitu što oko investicija, što oko gradnje, što oko položaja radnika, što oko imovine brodogradilišta, od alata, strojeva i svega drugoga. Za sve ovo biti će podnesene kaznene prijave i za odgovorne u Vladi koji su sve to dozvoljavali i gledali iz godine u godinu i za ove privatnike koji nisu ispoštovali ono za što su se obavezali. Nadalje, kao što znamo vojni brod koji je ušao u ovaj proračun nekih 150 milijuna kuna također je građen u Brodosplit, kasnio jedno 3, 4 godine, taj brod je sad kao na ispitivanju. U taj brod je ugrađen motor caterpillar koji se koristi za bagere, to nije brodski motor. I najvjerojatnije neće zadovoljiti niti nato standarde niti će uopće biti onakav kakav je naručen. I još jedan problem za ministra obrane. Evo danas kada će ga se pitati o zrakoplovima mi ćemo ga pitati i što je radio sa Brodosplitom. Doveli smo se u stanje kao država, kao društvo da niti jedan ozbiljna poduzetnik niti jedna ozbiljna firma ne želi preuzeti niti jedno naše veliko brodogradilište niti Pulu, niti Rijeku, Trogir ili Split, bježe glavom bez obzira kad vide što se dešava, kakvi to naši domaći poduzetnici to uzimaju, kako to Vlada posluje, kako i ne bi kad su Vlade protiv vlastite države i vlastite brodogradnje. Evidentno je da g. Debeljak nema novca i nikad nije imao novca niti će imati novca već po onoj doktrini ako stanem-panem mora konstantno biti u ekspanziji da bi zadržao što ima pa sad ide u posao sa Uljanikom. Ja se bojim na temelju ovoga što je rekla Državna revizija i onoga što sam čuo od radnika u Splitu da ako g. Debeljak uzme Uljanik, ne samo da neće napraviti jedan brod nego će cijelo brodogradilište pretvoriti u staro željezo i valjda preraditi u vijke. A da stvar bude gora, u zadnjem izvješću revizije iz 2017. g. stoji teza da Europska komisija može tražiti povrat novca koji je dakle država uložila jer Europska komisija je dio tog cijelog procesa, to je bio uvjet za ulazak u EU. Bojim se da smo blizu točke bez povratka za hrvatsku brodogradnju, mi moramo objediniti nabavu, objediniti projektiranje, sve staviti u jednu firmu inače smo iza te točke.

Nasilje nad ženama i djevojčicama se odvija u obiteljima, odvija se putem ekonomije, u socijalnom, društvenom, u ekonomskom kontekstu, u institucionalnom ali i u zdravstvenom sustavu što je uz ovaj obiteljski gotovo najtragičniji ukoliko se uopće može praviti nekakva kategorizacija unutar nasilja. Nasilnika i onog tko provodi nasilje nikad ne možemo promatrati pozitivnom stvarnošću. U najboljem slučaju to je prazno mjesto, nasilnik je prazno mjesto ljudskog. Ono gdje je prilika da se ljudsko razvija ali se ne razvija. Institucije koje provode nasilje su prazno mjesto institucije i institucijskog. Ekonomija je prazno mjesto ekonomije ukoliko provodi ekonomsko nasilje nad ženama. Zdravstveni sustav i zaposlenici unutar zdravstvenog sustava koji provede nasilje nad ženama a i svjedočanstva koje su danas pročitale članice udruge Roda, svjedočanstva žena koje su prošle zdravstveno nasilje zbog ženskosti u hrvatskim zdravstvenim ustanovama je na toj razini da možemo reći da se taj duh ništavila, taj duh praznog mjesta, zdravstva, liječništva ili medicinske skrbi odvija i u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Zbog toga je potrebno prekinuti šutnju jer kad prekidamo šutnju, mi ustajemo protiv apologije nasilja jer da bi nasilje moglo u nekom društvu opstati, netko to nasilje treba braniti. Nasilje se brani na različite načine a najdrastičniji način branjenja i apologije nasilja je šutnja. Onaj tko šuti on danas neće ustati protiv nasilja ali mi danas ustajemo protiv njega, ustajemo protiv institucija koje provode nasilje i ustajemo protiv svih onih branitelja i apologeta nasilja nad ženama i nad djevojčicama u hrvatskom društvu i u svjetskom društvu. Današnji dan je dan u kojem mi trebamo zastati, dan u kojem trebamo promotriti i vidjeti što se u jednom kondenzatu ljudskoga, zašto taj kondenzat ljudskoga nekoga poziva da se njemu suprotstavi i da mu prilazi sa isključivim mehanizmom nasilja. Danas su članice udruge Roda, mnoge nekolicina saborskih zastupnica i zastupnika su protestirali pred Vladom ali nisu protestirali nasiljem nego su protestirali protiv nasilja, protestirali su na način da su dali uputu što očekuju od hrvatske Vlade da u institucijama i u hrvatskom društvu koje se politikama mogu regulirati, više ne stanuje duh šutnje, duh koji omogućava apologiju nasilje i koji ženu pretvara u biće koje ima, kao što je to rekla Simone De Beauvoir, apstraktna prava ali smo joj oduzeli konkretnu mogućnost. Na primjeru zdravstvenog sustava, žena ima pravo na zdravstvenu zaštitu, to je apstraktno pravo a u konkretnoj mogućnosti se ponekad događa i često događa kad se radi o reproduktivnim pravima da su izložene nasilju. Dakle apstraktno pravo da imaju zdravstvenu zaštitu se unutar sustava koji šuti, koji je apologetski prema nasilju, pretvara u konkretnu mogućnost oduzimanja tog prava i nasilja prema ženskosti nad ženama i nad djevojčicama u Hrvatskom društvu.

u klaviru tu '45. godine. Imate npr. ovaj evo Blanku Matković, osoba koja je mlada, mlada žena koja je oslijepila od istraživanja ona piše znanstvene radove. Imate …/nerazumljivo/… žrtvoslov sad piše knjigu o zločinima jugoslavenske armije i komunističke represije u Lici, to nikog ne zanima, ne zanima to puno ljudi.

Da su bili dole znali bi ovi lažni seljaci kojih nema danas ovde da je jedina zemlja koja je provodila represiju protiv seljaka u hladno ratovskoj Europi 50-tih godina, ko mikrosustavu je bila ta njihova divna voljena Jugoslavija, jel su seljake strijeljali tamo u Slunju, o tome se šuti. Slali su tenkove na seljake, a tko danas predstavlja seljake, moj deda se vrti u grobu, koji je bio član HRSS. Ovo je samo optička varka ogledala i dimne zavjese, je to u silibusu kurikulumu, životinjska farma, nema životinjske farme.

Ubrzo ćemo imat kako stvari idu imat ćemo gospodina Pilsola za ministra kulture i ubrzo će nama bit dnevne novine ove Novosti kako stvari idu.

Bio sam u Kanadi, u Americi, vi ste u Kanadi državljani Kanade, vi ste u Americi državljani SAD-a, ako sjedite u Kongresu, u Senatu u Kanadi, vi ste državljani te države, poštujete zakone te države, povijest te države itd.

Pa tu su, kod nas, sjede u Saboru, u politici, u kulturi i nama sole mozak, evo.

Hvala.

Da uopće dam naglasak na to sve zajedno, ja ću pročitati svjedočanstvo jedne mlade žene, to su autentična svjedočanstva koja su napisale žene i kad to pročitam, mislim da će nam bit svima jasno o čemu govorim.

I posljednje iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika to je u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, kolegica Ines Strenja. Zahvaljujem i ja ću se kao posljednja danas od govornika od kojih se većina odlučila progovorit o temi prekidanja šutnje na ono što se dešavalo tisućama žena u Hrvatskoj il što se dešava i dalje milionima žena u svijetu, a to je nepotrebno trpljenje boli tijekom svih procesa u sustavu zdravstva kada se radi o reproduktivnim terapijskim postupcima žena. Suvremen, kvalitetan i dostupan sustav javnog zdravstva temelji se na znanstvenim dokazima i ključan je za zdravlje žena i zaštite i zaštitu dostojanstva žena ali i za budućnost Hrvatske. Međutim, već 7 godinu za redom brojne organizacije koje se bave zaštitom i promicanjem ženskih i ljudskih prava sudjeluju u ovoj kampanji, milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama dakle one billion rising revolution u Hrvatskoj. U ovogodišnjoj kampanji oni su ponovno stale, evo danas u 5 do 12 i uputile ponovo zahtjev da se nešto promjeni. Ono što kao liječnik mogu reći, nakon sve one buke koja se dešavala koja je odjednom provalila nakon svjedočenja zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić o svom bolnom iskustvu nakon strašnog muka od strane onih koji bi trebali to uređivati i jako puno izjava i svjedočenja žena koje su to doživjele ipak, ipak ja imam informacije da se pomaci u sustavu dešavaju, da se ipak obzirnije pristupa ženama, da se ipak možda kreće ka tome da jedna kiretaža i svi ti postupci znači punktiranja jajnika, sve to može biti obezboljeno. Zašto? Zato što postoje dijelovi Hrvatske, postoje institucije, postoje ustanove gdje to nikada nije bilo činjeno na taj način. O tome sam već govorila to je KBC Rijeka gdje već sada imate sasvim drugačiji način, imate medikamentozni prekid trudnoće, ali isto tako imate i potpuno obezboljen pobačaj ukoliko je on indiciran. Pošto smo sve o tome danas rekli ja ću samo ponoviti da je zbilja prvi korak ka tome donošenje akcijskog plana za zdravlje žena. Ali bi još o nečem danas progovorila, progovorila bi općenito o nasilju nad ženama. Progovorila bi da je jedna od triju žrtava nasilja od partnera i jedna od četiriju žrtava nasilja od osobe koja nije njihov partner prijavljuju ove, tek one prijavljuju najozbiljnije incidente policiji ili nekoj drugoj službi. Dakle, stope prijavljivanja svakog nasija nad ženama je izuzetno, izuzetno niska i razlozi su strah od počinitelja, dugi sudski procesi, niske kazne za počinitelje, strah da im se neće vjerovati, osjećaj krivnje i odgovornosti, ali ja bi prvenstveno rekla pravosuđe, pravosuđe kad se ta žena usudi prijaviti kada, iako ne prijavi je to evidentno kao što je bilo ovo u Zadru i kad pokažemo da smo potpuno nespremni odrediti proces do kraja. Jer u jednom trenutku kad je bilo izvjesno da će on i izaći, kad se pokušalo juriti i odradio se koliko god se je mogao brže ovaj postupak nakon što je imenovan novi sudac, evo ponovno smo u situaciji da će moguće presuda pasti. I kad to vide žene koje su doživjele nasilje, koja je poruka, kakvog ima smisla, uništavaju si život, ova majka i kćerka najavljuju da će se odseliti iz Zadra, a mi svi smo zgroženi i ništa se ne dešava. Pozvala bi one koji su isto tako odgovorni da se tu uključe, zdravstvene službe. Dakle, mislim da i zdravstveni djelatnici trebaju imati bitnu ulogu u identificiranju slučajeva nasilja nad ženama i pomaganju u njihovom sprečavanu. Dakle, imamo policiju i imamo pravosuđe, al postoji neka kontakt osoba kojoj se možda ta moja sestra, moja majka, moja prijateljica ili moja kćerka prve obraćaju, a to je liječnik kliničar, ali ponajčešće liječnik obiteljske medicine. Jer oni postavljanjem specifičnih pitanja mogu zbilja ponekad vidjeti što se dešava s tom ženom, izvući iz nje ono što se ona možda nije usudila sama izreći i nakon toga krenuti u pomoći. I zbog toga pozivam i zdravstvene djelatnike da se uključe, da se uključe u ovu borbu jer ona mora biti uporna, ona mora biti dosljedna [[Upadica: Hvala.]] i oni isto tako međusobno moraju znati da treba prekinuti šutnju i pomoći toj ženi da dođe do pravde.

Ustava RH.